Děkuji, pane ministře. Nyní zde mám faktickou poznámku. Věřím, že se vejdu do faktické poznámky. Většina zákona je pouze platná, nikoliv účinná. Avšak ano, změnu zákonů, které jsou míněny změnovým zákonem, a vy jste je zmiňovala, jsme vyřešili s Ministerstvem životního prostředí předložením jednotného environmentálního závazného stanoviska a v souvislosti s věcnou novelou jsou načteny. Na to už jsem reagoval panu Kolovratníkovi. Výjimku nedal pan ministr Šalomoun sám sobě, dal ji Ministerstvu pro místní rozvoj jako předkladateli, tudíž výjimku by mohl dát sám sobě pouze v případě, kdy on sám by byl předkládajícím, což podle mne tedy není. Kdyby ANO neblokovalo původní zákon já jsem o něm mluvil na začátku své úvodní řeči které jsme podali ještě jako poslanci nově zvolené Poslanecké sněmovny, tak se to mohlo vyřešit a nemuseli jsme to řešit teď.

Žádná retroaktivita tam není. Retroaktivita znamená působení právní normy zpětně, tedy do doby před přijetím daného zákona. Mě by zajímalo, v čem tedy ta retroaktivita je.

Ještě jednou zopakuji, žádnou retroaktivitu ten zákon neobsahuje. My to, co děláme, odkládáme věci, které působí do budoucna. Děkuji, pane ministře.

Neodpověděli jste mi tedy skoro na žádnou z otázek, co jsem se ptala, kromě té účinnosti. V každém případě, já jsem tu legislativu na tom ministerstvu dělala, takže jestliže něco nabylo účinnosti, nemůžu v současné době předkládat novelu zákona tím, že žádám o posunutí nabytí účinnosti, když už ten zákon tu účinnost nabyl. Já jsem tady neříkala o tom, že chci odložit zákon jako celek, to jsem vůbec neřekla.

To je ten problém.

Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Děkuji, pane poslanče. Následovat bude Robert Králíček. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, rekodifikace veřejného stavebního práva, kterou se Poslanecká sněmovna zabývala v uplynulém volebním období, byla odpovědí na neefektivitu a nefunkčnost, složitost a zdlouhavost systému, který zde byl po dlouhé roky tolerován a umožněn. K odstranění jeho největších problémů a nešvarů bylo nezbytné skutečné zjednodušení mimořádně složitých povolovacích procesů při zachování potřebné úrovně ochrany všech práv a veřejných zájmů, tedy základní změna celého stavebního práva. Nezbytným předpokladem i projevem takového zjednodušení, a hlavně zefektivnění a zrychlení byla vedle změn regulací procesní i hmotné též celková institucionální reforma na úrovni ústřední i územní, zahrnující rovněž zásadní změny organizace dotčené státní správy, jakož i revizi stávajícího smíšeného modelu výkonu státní správy na úseku stavebního práva, to vše za účelem zabezpečení tak potřebné efektivity, předvídatelnosti a rychlosti výkonu státní správy. Nové veřejné stavební právo, a to bylo záměrem od počátku, je jednoznačně jednoduché, srozumitelné, aplikovatelné, vymahatelné a také vymáhané. Nová právní úprava současně jasně vymezuje právní odpovědnost aktérů v celém procesu správy území. Do jaké situace nás to dostalo? Stavby povoluje 714 obecních stavebních úřadů, 606 speciálních stavebních úřadů, 4 vojenské stavební úřady, 9 báňských a 4 speciální. Podle 50 zákonů si u dotčených orgánů musí zajistit vyjádření ke stavbě, podle dalších 20 zákonů sehnat další doklady, jako je průkaz energetické náročnosti, certifikáty, samostatná povolení, hlukové studie, radonový průzkum, energetický posudek a další a další. A navíc se musí řídit ještě 15 dalšími předpisy, ve kterých jsou stanoveny požadavky, podle kterých musí projektant postupovat.